Prioritně uplatňujeme tento přístup v našem vnitřním hospodaření či provozním hospodaření.

Nadále neuhrazená část ztrát z minulých let ve výši 187 miliard zůstane v rozvaze banky až do jejího úplného splacení. Stejným způsobem jsme postupovali i v minulých obdobích. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane guvernére. A teď poprosím pana zpravodaje, aby nás informoval o jednání výboru. Dobrý den.